Proto bych velice rád, abyste tento pozměňovací návrh podpořili, a pevně věřím, že jako motoristé budete mít stejný prospěch z aktuálních cen paliv, které budete ve své aplikaci mít v rámci vzdáleného plánování tras, například po České republice, popřípadě že když se budete chtít podívat, kde zrovna aktuálně je výhodná cena toho kterého paliva, si tu aplikaci otevřete nebo na internetu se podíváte a zjistíte aktuální cenu pohonné hmoty. Zároveň nepřímo to bude tlak na provozovatele těchto sítí. Dneska už to je řekněme oligopol, protože je velice, velice málo drobných provozovatelů čerpacích stanic, a ti naopak ceny mají řekněme řádově nebo řádově, mají je o něco nižší než ti velcí, aby se ten trh trošku i těch cen tlačil dolů a nerostly nám ceny paliv tak enormně, jak momentálně jsme svědky. Tak prosím. Děkuji za zjednání klidu. Jedná se o problematiku takzvaných solárních odvodů, když to nazvu krátce.

Ty návrhy, které tam zazněly, jak tento problém řešit, jsou různé.

Byl i kontroverzní méně kontroverzní, ale osobně si myslím přijatelnější návrh sjednotit se na 1 procentu, které by bylo pro všechny tyto výrobce a zdroje energií.

Ministerstvo ve svých diskusích k tomu přistupovalo vnímavě, mohuli říct, že ten problém vidí, vnímá, a poukazovalo pouze na to, že tam dochází k nějakým výraznějším nebo nedochází k tak výrazným úsporám, jak by ono rádo, kdyby se zavedlo to rozpětí jako takové. Ten návrh 9,5 totiž byl doprovázen takzvanou solární daní. To je bod, ke kterému mířím.

Ve zdůvodnění, které zaznělo ze strany ministerstva, a je zcela asi oprávněné, bylo, že dneska solární daň docela výrazně zatěžuje asi toho největšího poskytovatele nebo využivatele, protože postupem doby se z těch malých řekněme provozovatelů solárních elektráren, kteří vznikali různě, stal jeden velký, dominantní provozovatel.

Myslím si ale, že nastal čas, abychom se vyrovnali tady s tímto problémem, a pohled na solární daň by měl být spíše opravdu jako náprava křivd v minulosti a řešení problému, který stát má.

Tak bych rád tady tu debatu vrátil možná zpátky, a proto můj pozměňovací návrh, který předkládám, nabízí určité řešení a určitý postup.

Čili můj návrh, který předkládám, samozřejmě by mohl otevřít i prostor k větší ziskovosti nebo větší návratnosti vůči státu. Z druhé strany upozorňuje na debaty, které se odehrávaly a které bohužel nevedly k nějakému jednotnému názoru, byť jsme už byli velice blízko shodě napříč politiky, napříč stranami vůči přístupu k tomu výnosovému procentu.